A naše priority jsou investice.

Destabilizovat naši zemi a mít tady zase nevím kolik, rok a půl nejistotu? Já si myslím, že ne. Česká republika se nikdy neměla tak dobře jak v tomto období. A je to samozřejmě i výsledkem působení hnutí ANO v české politice.

Já jsem taky prosadil to, že chceme mít vlastní energetický mix v rámci klimatické změny.

Proč vnášíte nejistotu mezi lidi?

Bylo tam absolutně reprezentativní zastoupení.

Já myslím, že všichni to vidí.

A já nevedu žádnou kampaň proti Evropské komisi. A samozřejmě vy tady mluvíte o střetu zájmů.

Speciální zákon proti Babišovi. Přesně jsem udělal, co jste chtěli. Já žádný střet zájmů nemám! Já jsem postupoval podle českého zákona. A to, že teď přišel nějaký předběžný audit z Bruselu, který vykládá český zákon nějakým jiným způsobem, a my jsme se jako vláda tím zabývali v prosinci 2018.

Takže není to tak. Samozřejmě tady se stále podsouvá, že já způsobím nějaký problém. Vy jste tady způsobili 35 miliard vrácení evropských fondů.

A tady se stále podsouvá a spekuluje, co kdyby.

Nikdo se neptá: No a neměli by to vrátit?

Takže střet zájmů žádný není, protože jsem postupoval podle vašeho zákona, který jste prosadili a který potom dopadl na starosty a byl s tím velký problém a všichni křičeli. Takže já to zásadně odmítám! Zásadně odmítám zneužívání dotací.

Já to určitě vysvětlovat nebudu, protože nemám k tomu ani kompetenci, ani to zkrátka nepotřebuji komentovat.

Ale samozřejmě je to vděčné téma na to, aby se stále opakovalo, že já jsem nějaký problém. Žádný problém nejsem.